Já jenom nepřijímám výzvu pana Okamury a důrazně ho žádám, aby to nedělal, o čem tady mám, nebo nemám mluvit.

To vám opravdu nepřísluší.

Vy jste dokonce pracoval na Štědrý den i na Silvestra. Tohle je, prostřednictvím paní předsedající, politický byznys, pane Okamuro, a je velmi legrační z vašich úst slyšet věty: zloděj křičí chyťte zloděje.

A my to řešíme. Stanislav Polčák není místopředsedou hnutí STAN. Vyvodil i po mém doporučení, které přišlo okamžitě, politickou odpovědnost. Já nevím, kdo z vás ji tady tímhle způsobem vyvodil.

Budeme k tomu také svolávat mimořádné schůze?

Já jiné informace nemám. Budeme svolávat mimořádnou schůzi k této kauze? Nebudeme! A víte proč? Protože doba, kdy střet zájmů jako takový byl politickým tématem, nikdy neodstúpim a podobně, ta je pryč. Ať případné prohřešky a případné trestné činy řeší nezávisle policie a nehrajme si na to my tady v Poslanecké sněmovně. Dnešní kauza z rána například, opět na Seznamu: 50 milionů korun pro firmy spojené s holdingem, které dalo ministerstvo ministra Havlíčka na kompenzace za vyšší cenu elektřiny, kdy byl do nebezpečí uveden i náměstek toho ministerstva. To vás nezajímá? Vy samí lidé, kteří máte tohle všechno na krku a za sebou, nám tady budete říkat, jak my máme řešit problém, s kterým se hnutí STAN setkalo? My jsme každou jednotlivou kauzu anebo situaci spojenou s hnutím STAN řešili. Další věci, které tady říká, a několik reakcí.

Vy, prostřednictvím paní předsedající, se divíte, v Dozorčí radě České pošty, vy s vaší zkušeností starostenskou, je zástupce malých starostů?

Prostřednictvím paní předsedající, pane předsedo Fialo, vy mě podezříváte, že sociální demokrat je moje nominace? Že já jsem tam nominoval sociálního demokrata? Jedno pro zástupce větších měst, jedno pro kraje a jedno pro zástupce malých vesnic, kde je nestranička Pavla Chadimová, a nominace pana Netolického je nominací Asociace krajů České republiky, kde o tom hlasovali. Asi prošla nějakým hlasováním. Já nevím. Ta vybrala Martina Netolického. Já jim rozhodně nebudu kádrovat, kterého hejtmana oni pošlou do dozorčí rady. O čem to tady vůbec mluvíte?

To už tady nikdo neuvede, to se nehodí do té informace. A další věc, Dozorčí rada České pošty. Tak si sáhněte do svědomí. Podívejte se dobře, uznávám, tady ne SPD, ale sociální demokracie, komunisté, ANO na ty stranické nominace, které jste měli v dozorčí radě. My je tam teď nemáme. My tam máme opravdové manažery a tři zástupce regionálních asociací.

Protože to byla trafika, protože ti lidé tomu nerozuměli a protože si tam jenom chodili pro dobrý plat. A nám tady budete vyčítat cokoliv v Dozorčí radě České pošty? To jste křičeli? Já mám pocit, že ne. Já jsem to tady neslyšel. My tam dali řadu kvalitních manažerů.

Další věc. Ukažte mi prosím rozpočtový řádek, ve kterém by bylo, prostřednictvím paní předsedající, napsáno, že byla schválena odměna panu starostovi. Jako bývalá starostka určitě paní místopředsedkyně Vildumetzová ví, že to je schválený rozpočet. Žádná odměna schválena nebyla, a dokonce ani v tom rozpočtu nikde nenajdete položku, když se podíváte, jak vypadá, odměna starostovi. Odměna starostovi je velmi specifický úkon, který se musí schvalovat zvláštním usnesením na zastupitelstvu a může tvořit maximálně dvojnásobek starostenského platu. K ničemu takovému nedošlo a nic takového dokonce v tom rozpočtu ani není napsáno, tak prosím ta fakta tady uvádějme co nejpřesněji! Ty dotazy, které tady má pan předseda Okamura, ono to jeho hnutí funguje asi jinak. Já nevím. Jsem rád, že nevím, jak funguje zevnitř, ale asi nefunguje demokraticky.

A za další.

Ale my nefungujeme jako ta hnutí tady, že co řekne předseda, se stane. U nás rozhodují lidé ve volbách. Těm volbám se říká primární volby. Do těch voleb se může přihlásit ten člověk, který to uzná za vhodné, a buď tu důvěru dostane, nebo nedostane. Moji podporu při obhajobě tohoto mandátu pan europoslanec Polčák mít nebude, ale já vám neumím v demokratickém hnutí říct, kdo kam bude a nebude nominován, dva roky dopředu. Promiňte, takto to u nás nefunguje, a já jsem moc rád, že to u nás tímhle způsobem nefunguje a nikdy fungovat nebude. Suma sumárum, Stanislav Polčák ve střetu zájmů podle českého a evropského práva nebyl, ale jeho pochybení já opravdu spatřuji, jak jsem tady opakovaně řekl, v té rovině etické, v rovině toho, že pokud někdo jako politik prosazuje přijetí zákona, tak by neměl v jiné roli mít z toho jakýkoliv prospěch. A k tomu jsme se přihlásili. A řekl jsem to první den jako reakci na vaše slova tady ve Sněmovně. Neutíkal jsem, neschovával jsem se před tím, řekl jsem to ve vnitřní stranické diskusi, reagoval jsem na to tady v Poslanecké sněmovně, bez dalšího, bez vymlouvání, bez schovávání se.